To se dá dohledat.

Já si myslím, že v rámci předsednictví jste měli dostat 40 miliard. Čtyřicet!

Já jsem o tom neslyšel. Já jsem trvale kritizoval selhání premiéra Fialy v rámci předsednictví.

Já jen říkám, neříkejte, že je to výhodné.